Vážená paní poslankyně, vážení páni poslanci. Z členů vlády tady nikoho nevidím.

Děkuji, že jste vydrželi. Žádám pana předsedu volební komise, aby uvedl výsledek voleb. Pane předsedající, děkuji. I ode mne hezké odpoledne vážené paní kolegyni poslankyni a kolegům poslancům.

A bude to věčně zaznamenáno. Ale teď už vážně.